Stanovisko výboru? Paní ministryně? Ano, děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Protože jsme hlasovali o obou návrzích, které byly předneseny, budeme hlasovat o návrhu jako celku.